Děkuji, pane předsedající.

Takže prosím Sněmovnu o podporu senátní verze. Děkuji. Nemá zájem. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Takže si myslím, že ten pozměňovací návrh šel špatným směrem a neudělá dobře českým lesům.

Takže to jsou moje otázky na pana ministra. Děkuji moc.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se pokusím být stručný, nicméně aspoň pár vět k tomuto materiálu říct musím.

To určitě dobře není a je podle mě pro budoucí Poslaneckou sněmovnu a zástupce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství na debatu, jestli se tím zcela vážně nezabývat. Nicméně Senát nám tento materiál vrátil, protože jsme poslali v podstatě paskvil.

My jsme jako opozice tady několikrát navrhovali, aby myslivecký zákon byl Sněmovnou řádně projednán, protože škody, které se na hospodářství lesních i polních dějí, jsou opravdu do astronomických částek, a to jak u soukromých vlastníků, tak u majetku státu. Bohužel tady nebyla vládní vůle hledat nějaký rozumný, přijatelný kompromis, abychom hledali řešení, které tyto škody sníží. I to je dluh, který do budoucna příští Poslanecká sněmovna bude muset vyřešit. Je jenom smutným mementem, že ministr zemědělství před zhruba rokem a půl sliboval téměř čestným slovem na jednání Senátu, že návrh mysliveckého zákona Sněmovnou projde, bohužel se tak nestalo, a jak říkám, je to ku škodě nejenom státního rozpočtu a rozpočtu soukromých osob, které hospodaří na půdě a v lesích, ale samozřejmě i ku škodě přírody, a to mě mrzí dvojnásob. Mohli jsme hledat řešení, mohli jsme o nich diskutovat, respektive diskutovali jsme dlouho, ale nakonec díky vládní neochotě projednat už připravené třetí čtení, ve kterém jsme byli, vrátili jsme rozhodnutím Poslanecké sněmovny já s tím sice nesouhlasil zpátky do projednání do druhého čtení tak, abychom to takzvaně řádně projednali. Výsledkem je, že nemáme nic, a není ochota vlády řešit tuhle situaci. Doufám a pevně věřím, že příští vláda najde odvahu tuto situaci popsat tak, jak to udělala i řada senátorů.

Doufejme, že to příští vláda vyřeší.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy.

I já si myslím, že tato norma je zapotřebí, že ji musíme schválit.